Pokud máte zájem, já vám, paní ministryně, rád udělím slovo, až tady bude klid. Paní ministryně má zájem.

Myslím tím levou část i pravou část Poslanecké sněmovny. Žádám i předsedy poslaneckých klubů, aby případné diskuse, které jsou jistě potřebné k tomuto tématu, vedli mimo sál! Děkuji. Slovo má ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si myslím, že co se týče navýšení rodičovské, tak vše podstatné bylo řečeno. Myslím si také, že rodiny si zaslouží jistotu. Proto si vás dovolím požádat, abychom společně podpořili navýšení rodičovské a sněmovní verzi. Děkuji paní ministryni.

Je tomu tak. Prosím, pane senátore, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vážený pane premiére, dobrý den. Senát se na své 13. schůzi dne 14. prosince rozhodl vrátit novelu zákona o státní sociální podpoře, a to ve znění pozměňovacího návrhu. Ten obsah pozměňovacího návrhu, který vás sem posíláme, v podstatě přichází s tím, že rozšiřuje okruh osob, které by měly být oprávněny čerpat rodičovský příspěvek v nové výši, a to 300 tisíc korun, a to rozšíření by mělo být i o rodiče, kteří již ke dni nabytí účinnosti nové úpravy rodičovský příspěvek vyčerpali.

Proto každé ocenění péče o rodiče je pozitivní.

Vycházeli jsme z důvodové zprávy navrhovaného zákona, který říká, že je potřeba ocenit péči o malé děti, ale všimli jsme si, že tato novela přitom některé rodiče z tohoto ocenění vylučuje. Důvodová zpráva také říká, že je potřeba pružně reagovat na možnost slaďování rodinného a pracovního života, a to i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti. Takto citace.

A za třetí, důvodová zpráva říká, že navrhovaný zákon má pozitivní sociální dopady na příjemce rodičovského příspěvku, neboť bude celková suma této dávky zvýšena. Ale pozitivní dopady jsou jen pro některé rodiče, a to pro ty, kteří rodičovský příspěvek ke dni nabytí účinnosti návrhu stále čerpají.

To samozřejmě nejde.

Nebo bychom mohli zvýšit příspěvek všem to by bylo možná méně spravedlivé rozhodnutí. Anebo jsme mohli dát jenom některé a vyloučit 70 tisíc rodin.